Nemám k němu a neměla jsem z žádné své pozice. To, že to bylo distribuováno na Finanční úřad pro hlavní město Praha, potvrdil sám tento úřad.

Protože mlčenlivost platí i pro ministra financí.

Jak vy víte, s jakým výsledkem ta kauza byla vyšetřena, či je šetřena? Jak vy víte, jaké okolnosti vedly k tomu, že nebyl podán podnět policii? Což je vyjádření generální ředitelky, které bylo také medializováno. A nevím to proto, protože to vědět nemohu. Takže to nemůžete vědět ani vy. A ta šetření, a je to dobře, probíhají v přísně...

Například.

Takže já odpovídám, že ten proces prostě běží podle zákona, běží podle předpisů a Ministerstvo financí tam může vykonat dohlídkovou činnost. Což já v tuto chvíli neříkám ani tak, ani tak, jestli vykonává, nebo ne. Abych právě nenarušila nestranný proces. Ale využilo Ministerstvo financí všech svých kompetencí. A ještě než dám slovo paní poslankyni Pekarové Adamové, je tady faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka, protože je otevřena rozprava. Já se přidám k paní ministryni. Mě by také zajímalo, kde paní poslankyně sehnala informace, které pro nás normální smrtelníky jsou utajené. Rád bych to věděl. Ale já jsem původně tu svoji faktickou poznámku směřoval k něčemu jinému. Já jsem vás prostřednictvím pana předsedajícího pozorně poslouchal a já jsem nepochopil. Vy jste mluvila o tom postupu, který jste tady široce rozvedla, že je to daňová finta podle nějakého odborníka.

A pokud ho jako takový považujete za nelegální, tak ten tady probíhal přece celá léta, jak jste řekla. A bylo to i za vašeho pana ministra Kalouska. Tak proč se ten tím nezabýval dříve? Děkuji. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo paní kolegyni Pekarové Adamové, pojďte už dál. A ještě maličkost, ještě dvě omluvy.

Teď už máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Mě zajímá váš osobní názor, jak se v takové věci postupovat má v případě, že taková podezření, že se jedná o daňový podvod, a tedy že šlo o krácení daní. Tím pádem je újma státu abych tady tedy odpověděla předřečníkovi panu poslanci prostřednictvím předsedajícího samozřejmě v tu chvíli se jedná o nelegální jednání.

Pokud si takovouto informaci vyhledat chcete, tak to určitě umíte.

Vzpomeňme si, jak to bylo.

To je opravdu logický vývod.